Abyste si udělali obrázek o tom, jak to vlastně na Ministerstvu pro místní rozvoj je, je to kapitola 17, kde více než 90 % všech výdajů jsou dotace, které jsou poskytovány buď ze zdrojů Evropské unie, nebo z národního rozpočtu a čerpateli v rámci těchto programů na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou obce, jsou města, jsou kraje a je to neziskový sektor. Jsou to samozřejmě i školy, školky a tak dál.

Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje dotační programy v říjnu, začátkem října, aby žadatelé měli čas na to, připravit své projekty. Během prosince a do poloviny ledna se administruje, aby se rozhodnutí mohla během února podepisovat. K ničemu takovému nedojde.

Ale rozpočtovým provizoriem v podstatě jsme ve velké pasti, protože tím, že já jsem ty peníze vyjednala, abychom mohli podepisovat co nejrychleji rozhodnutí, tak mi spadly do nespotřebovaných výdajů. A co se stane s nespotřebovanými výdaji v rozpočtovém provizoriu? No, nelze je čerpat. To znamená pro představu jenom na dotační programy ministerstva, ať už jsou to evropské zdroje, opět, které jsou v nespotřebovaných výdajích, protože jsou to samozřejmě zálohové platby, tak je více než 28 miliard korun. 28 miliard korun!

Nic takového se dít nebude, protože žádný úředník nemůže podepsat nekryté rozhodnutí. To znamená, že se bude čekat, bude se čekat po dobu tří měsíců, než bude schválen rozpočet.

Vedle toho samozřejmě je potřeba si uvědomit, že jsme tady v období, kdy se nám podařilo dojednat takzvaný Národní plán obnovy, ale Národní plán obnovy a už o tom hovořil pan ministr Havlíček má velmi limitující termíny. Obrovský problém ve městech, v obcích i v krajích.

Měli jsme připravené peníze bohužel, budou si muset páni starostové počkat, až bude po rozpočtovém provizoriu, protože opět nelze s nimi podepsat smlouvu.

V rámci návrhu rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj jsou také zahrnuty v rámci Národního plánu obnovy peníze na digitalizaci stavebního řízení. To nejsou malé zdroje, tady se bavíme o necelých 2 miliardách korun a myslím si, že digitalizace skutečně by měla být takovou vlajkovou lodí nás všech.

Nespotřebované výdaje znova to opakuji znamená, že je nelze čerpat v rozpočtovém provizoriu, a všichni žadatelé, například v rámci evropských fondů, si budou muset své projekty předfinancovat sami, pokud nechtějí ty projekty zastavit.

Bohužel ty první měsíce to nepůjde a první faktury bude moci ministerstvo vyplácet až po schváleném rozpočtu. Mezi hlavní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj patří regionální rozvoj nebo například podpora cestovního ruchu. Ani na tyto agendy nepůjde čerpat žádné dotační prostředky.

Matematiku umíme všichni zhruba dva měsíce. Velmi mě mrzí, že se nám podařilo i s městy a obcemi dojednat podporu sportovní infrastruktury, máme schválený program vládou, všichni očekávají jeho vyhlášení, ale v rozpočtovém provizoriu samozřejmě nic takového nenastane, protože vůbec nevíme, zda ty zdroje tam nakonec zůstanou, či nezůstanou. Podpora rekonstrukce veřejných budov, jeden z programů, o které je obrovský zájem.

Tam spadají i statutární města, která samozřejmě volají po ministerstvu, že je nefér, že ty dotační programy jsou pouze pro ty malé, že i statutární města mají své zchátralé budovy a potřebují čerpat. No, nemohou, mohou samozřejmě až od poloviny roku, ztratí jednu stavební sezonu. Je to samozřejmě velmi nepříjemné.

Do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj patří i Horská služba. Bohužel, je to vázáno na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj, takže ani technika pro Horskou službu na zimní měsíce nebude moci být pořízena, nelze podepsat smlouvu. To znamená, ty nové stroje dostanou, až bude jaro. Co se týká toho celkového objemu, samozřejmě kromě regionálního rozvoje a cestovního ruchu, který skutečně dostává tak na frak, je v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj i podpora bydlení. Jak smutné je zjištění, že to, co vlastně mladí lidé nám psali my jsme měli dotazníkové šetření: všichni žádali stát o to, aby se navýšily státní půjčky.

Všichni čekají na datum 3. ledna, a bohužel, musím všem říci, že 3. ledna jim určitě kolegové ze Státního fondu rádi poradí, ale to je tak všechno.